Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, děkuji za slovo.

A ten hlavní problém je v tom, že naši spoluobčané, kteří měli tu odvahu pojmenovat tu korupci, tak vlastně nakonec byli sami vyšetřováni, a dokonce někteří obviněni.

Pan ministr nebyl ani pozván na podání vysvětlení.

Slovíčkaření.